Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Pokud ani to nebude přijato, hlasovali bychom o návrhu F13 pana kolegy Oklešťka, pokud by nebylo přijato ani F13, budeme hlasovat o G2 pana kolegy Pflégera.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Budeme hlasovat o A9 z výboru pro veřejnou správu.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nehlasovatelným se tím pádem stal pozměňovací návrh pod písmenem G2 pana kolegy Pflégera. Další blok hlasování zahájíme hlasováním o bodu D13 z výboru pro životní prostředí. Pokud by nebyl přijat, budou také nehlasovatelné body B10 a varianta F14/1 pana kolegy Oklešťka, a pak bychom tedy hlasovali o protinávrhu A10 z výboru pro veřejnou správu. Pokud ani ten by nebyl přijat, pak o C9, pokud ani ten nebude přijat, pak variantu 2 F14 pana kolegy Oklešťka. Zpět na začátek: D13, výbor pro životní prostředí, loajálně koaličně nesouhlasné stanovisko.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Budeme hlasovat o návrhu A10 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 217, přihlášeno 174 přítomných, pro 16. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní hlasujeme návrh C9 výboru pro evropské záležitosti.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji. Další bod je velmi sledovaný, ve zkratce, týká se počtu parkovacích míst.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 220, přihlášeno 175 přítomných, pro 137. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tím pádem jsou nehlasovatelné body pana kolegy Adámka a pana kolegy Stanjury z důvodu stejného znění a pak samozřejmě také nebudeme hlasovat o bodu z výboru pro životní prostředí a totožné pozměňovací návrhy, které se týkaly 300 parkovacích míst.

Ovšem zpět na začátek: bod D18, výbor pro životní prostředí.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat.